Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já bych se vaším prostřednictvím chtěl obrátit na pana kolegu Stanjuru, který má velmi pádné logické argumenty a velmi si ho vážím.

Ano, u některých profesí, v některých zaměstnáních můžeme způsobit určité problémy, ale není to plošné a není to takhle jednoduché. Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková, po ní pan předseda Kalousek. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, přiznávám se, že nemám moc ráda tento systém faktických poznámek, ale prostě zazněly tady nepravdy, nebo řekněme věci pod jiným úhlem pohledu a ony vždycky ty pohledy mohou být různé. A já to musím napravit. Za prvé pokud se týká důchodového systému. Můžeme se podívat na důchodový systém do budoucna pohledem jiných čísel.

Ano, je to nárůst. Nevím o tom, že by se v důsledku důchodového systému Polsko hroutilo. Ten stát to prostě unese. Jedna věc. Druhá věc je ohledně toho druhého pilíře a destrukce průběžného důchodového systému. Na Slovensku zavedli docela masivně ale měli tam myslím jenom 4 procenta na rozdíl od těch u nás navrhovaných 3 procent odvodů do druhého důchodového pilíře. Důsledek byl takový, že lidé, kteří do toho druhého důchodového pilíře přešli, byli bez důchodu, protože jim řekli, že si neplatili dostatečně dlouho.

To jenom abychom věděli, o čem mluvíme. Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Chvojka. Prosím máte slovo. Děkuji.

A jak to spolu souvisí. No ale ono to prosím pěkně spolu souvisí.

A my všichni víme, že je to dlouhodobě neudržitelné ve stávající struktuře. Máme to dokonce podložené včerejším stanoviskem Národní rozpočtové rady, což je odborná autorita nad politickou veřejností. Přestože všichni víme, že je to dlouhodobě neudržitelné, tak vy neděláte nic jiného, než že rušíte jeden reformní krok za druhým, což dneska je to ten poslední což bych akceptoval, pokud byste měli lepší. Ale vy nemáte nic. Děkuji. Nyní pan předseda Chvojka, po něm paní poslankyně Richterová. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To znamená, jde o dvě odlišné věci, byť spolu možná úzce souvisí díky těm odvodům. A já jsem chtěl reagovat na to, co říkal pan předseda Kalousek prostřednictvím pana místopředsedy.

Já pocházím z manuálně pracující rodiny.

Oni určitě nebyli naschvál nemocní.

Děkuji za pozornost. Následovat budou faktické poznámky v tomto pořadí.

Děkuji za slovo. Jelikož tato Sněmovna přestala využívat řádnou rozpravu a uvrhla se do dvouminutových faktických poznámek, tak alespoň jednu věc zdůrazním, která ještě vůbec nezazněla, a je to právě ten podstatný fakt.

To je stále velice citelná spoluúčast. Čili ten jaksi odstrašující efekt tam stále zůstává. To si můžete všichni spočítat, že to zkrátka není žádná hitparáda, pokud počítáte s každou stokorunou. Tahle věc tady nezazněla, a proto jsem ji v této faktické poznámce chtěla zdůraznit. Zároveň jsem se ještě stručně chtěla fakticky vyjádřit k té debatě o tom, jaký máme rozbujelý sociální stát. Je dobré si uvědomit, že máme stát, který počítá s tím, že se ne všichni chovají zodpovědně, že nemoc může přijít na kohokoliv, a proto systém musí být nastavený takovým způsobem, aby právě i v případě krátké, nebo delší nemoci někoho, kdo s tím nepočítal, tam nějaká ta fungující sociální síť byla. Jsem ráda, že náš stát je takto nastavený. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.